Mělo by být poměrově stále o něco více investic než aktuální spotřeby.

A opět jsme byli pod palbou kritiky, jak strašně drahá je ta firma, která platí tolik svým zaměstnancům, a že každá firma by takhle zkrachovala. Dámy a pánové, dovolte znovu připomenout to číslo, o kolik od roku 2012 narostou investice.

Tak teď už ta firma hospodaří dobře!

Na čem vláda rovněž nešetří, jsou neinvestiční transfery podnikatelským subjektům. Kdyby chtěl někdo to slovo přiblížit, tak nejvýznamnější částkou jsou tam dotace agropotravinářskému komplexu. Tam se vydává opět podstatně více, než se vydávalo v dobách krize. Tam to zřejmě potřebují mnohem víc, než potřebujeme silnice, dálnice a investice do vědy a výzkumu.

Co říci k návrhu usnesení?

A to se samozřejmě opravit nedá.